Kterého ale také nevidím.

Navíc musím požádat někoho ze svých kolegů místopředsedů, aby mě na chvilku nahradil, protože jsem od včerejška řádně přihlášen do rozpravy...